Děkuji za slovo. Nebojte se, nebudu zdržovat. Poděkuji všem diskutujícím za věcné příspěvky. Děkuji. Po závěrečných slovech se můžeme zabývat návrhem na přikázání, protože žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí nebyl podán.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům, ale vidím přihlášky do rozpravy. Pan kolega Klán. Já navrhuji výbor pro životní prostředí. Životní prostředí. Pan kolega Laudát. Někdo další? Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro životní prostředí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen. Ještě se zeptám pana zpravodaje.

Ne, pokud mám poznámky správné, tak to nikdo nenavrhl.

Já jsem to zmínil dvakrát.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Děkuji v tuto chvíli paní ministryni Karle Šlechtové, děkuji panu zpravodaji.